Ale ještě k tomu chci říct pár slov. A někdy nejsou úplně zřetelné veřejnosti ty jemné finesy, kdy máme například u tohoto hlasování 81 hlasování a ministr kultury chybí vlastně na hlasování o návrhu kolegy Plíška.

Tak musíme tu sjetinu analyzovat dobře. Mohl bych jmenovat jiné. Beru legitimní názor sociálních demokratů, upřednostnili klid pro práci, přece si vládu rozvracet nenecháme a tak dále, já tomu všemu rozumím.

To je přesně cesta, to je přesně návod . A já si pamatuji na ty vaše plakáty, na ty vaše řeči a opravdu čekám a to vzkazuji všem těm neziskovým organizacím nestátním, které se starají o zákon o veřejných zakázkách, aby porovnaly svůj přístup v roce, v minulém volebním období. Tohle kdybychom navrhli, tak jsme byli mediálně zničeni, natož abychom to odhlasovali! My jsme navrhli jedna firma, konec zakázky to jste zrušili. Dneska jste dali 50 % a přitom současně říkáte: my jsme ti transparentní, my proti tomu bojujeme. Ale já jsem ve svém prvním vystoupení říkal, že ani já v souladu s panem premiérem nepovažuji za nejdůležitější část tohoto zákona hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Plíška.

Ta procedura byla mimořádně komplikovaná a věřím, že stejně jako já moji kolegové mají pochopení pro těžkou práci zpravodaje. Přece o tomhle hlasování jsme... Nekřičte na mě. Nechte na nás, k čemu se chceme poradit a k čemu ne. Než vyhlásím přestávku, přečtu ještě dvě omluvy.

Byla žádost o vyhlášení přestávky. V okamžiku, kdy bych teď udělil komukoli slovo s přednostním právem, předpokládám, že se strhne nekonečný koloběh přednostních práv.